I tento návrh z pověření vlády uvede pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Je to tedy změna současného zákona o zdravotnických prostředcích, změna zákona o správních poplatcích, změna zákona o regulaci reklamy a také změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.